Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, rád bych vás požádal o pevné zařazení bodu, který opakovaně nebyl doprojednán v prvním čtení.

Týká se tady všeobecně podporované snahy podpořit učitele, podpořit vzdělávání. Týká se příplatků za platy třídních učitelů a také příplatků za specializované činnosti. Tento bod nebyl doprojednán v prvním čtení. Je úzce navázán i na zítřejší projednávání zákona o státním rozpočtu a je, jak říkám, ve shodě s naším zájmem.

Dovoluji si tedy požádat o zařazení bodu číslo 39, sněmovní tisk číslo 159, dnes, tj. 18. prosince, po již pevně zařazených bodech. Děkuji. S přednostním právem pan ministr vnitra. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem nechtěl vystupovat. Já vám na začátek přečtu usnesení vlády České republiky, které vláda přijala včera. Je to usnesení vlády k dalšímu postupu ve věci globálního kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci a globálního kompaktu pro uprchlíky na půdě OSN. Usnesení zní:

Tedy co jsme udělali. A při tom hlasování, které proběhne, paní velvyslankyně nepochybně se bude držet tohoto mandátu.

Proč jsme to udělali.

Ten jsme odmítli.

Děkuji za slovo. Pan ministr vnitra právě ukázal řečnickou figuru a debatu zavedl někam jinak.

Přiznávám i vám právo na změnu názoru, ale před několika týdny jste tady od toho mikrofonu říkal něco úplně jiného. Co vyčítáme tomu druhému paktu, je nejednotná zahraniční politika, zmatečná zahraniční politika.

A stále platí, že osobně mám na věc naprosto jiný názor než ministr zahraničí. To je v přímém přenosu ukázka nejednotné zahraniční politiky. Mě nezajímají jednotlivé názory členů vlády. Vláda jako celek rozhodla, že se k tomu připojíme. Osobní názory si řekněte v Úřadu vlády nebo na vašem koaličním jednání, ale co to je za signál směrem do zahraničí? Jaká je pozice české vlády, když premiér nesouhlasí s ministrem zahraničí v tak důležité otázce? Teď nedebatujeme obsah, debatujeme nejednotnou zahraniční politiku členů vlády.

Jaké bylo doporučení pro vládu v tomto bodě?

Takže premiér je proti, ministerstvo zahraničí doporučuje zdržet se, vláda rozhodla, že je pro, ale přitom ústy pana ministra vnitra všichni jsou jednotní, máme na to jednotný názor, a tahá sem Masaryka. To sem vůbec nepatří.

Děkuji. Dobrý den vážené kolegyně, vážení kolegové. S tím, co tady řekl předseda klubu ODS, nelze než souhlasit.

A lidi nám píšou. Vždyť Babiš to vlastně taky nechce. Tak vláda to schválila. Premiér tam nebyl, na vládě, nebo co se stalo? To, že je právně nezávazný pakt, je pravda. Nicméně jde o salámovou metodu, kdy nám celá Evropská unie bude tento pakt v následujících letech připomínat. Bude se odvolávat na ten pakt, na to, až budou další věci, které se toho bezprostředně týkají. Pan ministr vnitra na to měl jeden názor a já zopakuji ten náš názor. De facto zavádí globální uprchlické kvóty.

Konkrétně zahrnuje mechanismy pro účinnější, předvídatelnější, spravedlivější mezinárodní reakci na situace vyznačující se velkým množstvím uprchlíků. To znamená, až přijde nějaká další vlna, tak budeme postupovat podle tohoto paktu. Nabízí mezinárodní rozšiřování podpory anebo aktivace opatření pro spravedlivější a předvídatelnější sdílení zátěže a odpovědnosti. Za koho? Přece za uprchlíky. Kompakt bude umožňovat i rozšířený přístup k přesídlení a dalším řešením v třetích zemích. Tento pakt navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků.